K otázce číslo dvě. OKD vykupuje nemovitosti za účelem vypořádání důlních škod a taky jako způsob řešení střetů zájmů. Jsou to ti poškození, kteří chtějí vykoupit a často podmiňují souhlas s hornickou činností právě realizací výkupu své nemovitosti, a to jak předstihově, tak následně. Tento způsob vypořádání důlních škod zákon umožňuje. Třetí otázka.

Mě ta situace znepokojuje též, a to nejenom z důvodu pochybností, jestli byly dodrženy všechny postupy, ale z důvodu celkové budoucnosti těžby černého uhlí na Ostravsku.

Pak je otázkou, co se se všemi těmi náklady nakonec stane a co se zejména stane, pokud dojde na tu nejhorší variantu pro zaměstnanost, to jest na konkurz firmy, protože pak se vše řeší na úkor konkurzní podstaty, která nemusí být dostatečná na řešení. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně. Já bych chtěla poděkovat panu ministrovi za vstřícnost a byla bych ráda, kdyby to opravdu písemně prověřil, protože se domníváme, že nebyly naplněny veškeré kroky k tomu, aby mohlo k výkupu nemovitostí dojít. Děkuji paní poslankyni i panu ministrovi. Přikročíme k osmé interpelaci. Pan poslanec Jiří Valenta bude interpelovat pana ministra vnitra Milana Chovance ve věci personální politiky České pošty. Nejenom v této souvislosti, ale zejména v reakci na četné dotazy občanů a legitimní zájem médií mi dovolte, abych vám položil tři otázky, na které bych od vás žádal odpověď. V případě, že nebudete schopen odpovědět z místa, spokojím se i s odpovědí písemnou, ovšem o to více vyčerpávající. A jaké jsou její konkrétní výsledky? Za druhé, co říkáte jako ministr vnitra na fakt, že za fungování pana Žáka na Ministerstvu dopravy došlo mimo jiné k prokazatelnému pokusu narušení integrity jiného státního podniku.